Kauza posledních dnů totiž není o zdravotním stavu jednotlivých členů rodiny pana premiéra, přestože ji tam chce nasměřovat sám pan premiér, aby si mohl hrát na chudinku a odvrátil tak pozornost od podstatných věcí. Ostatně dnes ráno nám to předvedl.

Toto bych chtěla zdůraznit: Pan premiér opakuje, že byl v Rusku.

Člověk, který je nyní navíc v podezření nejenom ze spoluorganizování dotačního podvodu, ale i z toho, že se pokouší mařit vyšetřování tím, že udržoval z dosahu vyšetřovacích orgánů spoluobviněného v kauze Čapí hnízdo, Andreje Babiše mladšího.

Již minulý rok pražská státní zástupkyně Lenka Bradáčová v tiskové zprávě připustila nyní cituji: Je však zároveň nutno konstatovat, že délka dosavadního řízení je jen hraničně akceptovatelná. Jde nepochybně o trestní věc, komplikovanou a rozsáhlou, když současně lze zaznamenat procesní neochotu k součinnosti ze stran některých privátních subjektů, která zpomaluje postup řízení. Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch dokonce připustil, že zvažuje rozdělení kauzy, protože se stále nepodařilo vyslechnout všechny obviněné. Když už pominu stíhání z dotačního podvodu, tak i tato zdržovací taktika samotná by měla být důvodem k tomu, aby premiér rezignoval. Jak mají občané důvěřovat policii a soudům, když existují pochybnosti v případě samotného premiéra? Jak má být premiér vzorem pro občany země, když je podezřelý z dotačního podvodu a maření vyšetřování? Jak můžeme chtít po občanech, aby respektovali právní stát, když jim sám premiér nejde příkladem? Pan premiér dluží nám, ale především samozřejmě veřejnosti řadu vysvětlení.

Těch otázek je samozřejmě mnohem více a lidé se na to ptají. A to je ten největší problém. Premiér je obviněný, nad vyšetřováním jeho kauzy je řada otazníků. Je evidentní, že lidé a firmy napojení na pana premiéra zdržují vyšetřování. Premiér však nevidí důvod k tomu, aby do doby vyšetření případu rezignoval. Důvod pro konec Andreje Babiše nevidí ani komunisté. Pan premiér je dokonce přišel osobně navštívit a evidentně na jejich společném jednání vládla soudružská dobrá nálada. A sociální demokraté? Ve středu nám sociální demokraté řekli, že jim sice problémy pana premiéra trochu vadí, ale vlastně ne zas tolik.